Konstatuji, že se nacházíme ve znovuotevřené obecné rozpravě, s tím, že jsme již před znovuotevřením tento tisk přikázali, a to výboru rozpočtovému, výboru ústavněprávnímu a výboru pro veřejnou správu. Nyní se ptám, kdo se hlásí do rozpravy, a vidím paní ministryni práce a sociálních věcí. Prosím, paní ministryně. Dobrý den, vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci. V případě, že by proti tomuto návrhu bylo vzneseno veto, navrhuji alternativně zkrátit lhůtu na 30 dnů. Ano, děkuji. Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit v rozpravě. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu zkrátit lhůtu na projednání ve výborech o 43 dnů. Návrh je hlasovatelný, protože žádné veto nepadlo. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, tudíž druhý návrh paní ministryně je nehlasovatelný. Tím jsme vyčerpali pořad této schůze a schůzi končím. Děkuji vám za účast. Prosím ještě o pozornost.